Můžu říct svůj názor? Válka skončila. Víte, co společně můžeme prohrát? My všichni budeme bojovat o identitu Evropy.

Dámy a pánové, já se musím smát.

Existovaly oblastní podniky služeb a tam byli zaměstnáni lidé, kteří měli nulovou kvalifikaci nebo nízkou kvalifikaci a jejich produktivita práce byla 30 %, ale chodili do práce. Dneska? Dneska je to postavené tak... Víte, proč tady není sociální demokracie a komunistická strana? Ony de facto splnily svůj program.

Ne ten sociální podnik služeb, který by tady měl vzniknout, aby člověk s nízkou kvalifikací nebo nulovou kvalifikací mohl jít do práce nebo musel jít do práce, protože když nebude pracovat, tak ho čeká 2 400 životní minimum.

Nikdy tady žádný Rom ani žádný nepřizpůsobivý nedělal žádný zákon.

Je to součást demokracie. To není pravidlo, které je povinností, to je slušnost. A já bych si od vás přál, abychom začali novou Sněmovnu touto slušností. Děkuji, pane poslanče.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Jenom velice stručná faktická. Byla tady paní poslankyně Romka. Bylo to na konci devadesátých let, byla to paní poslankyně Monika Horáková Mihaličková. Děkuji. S náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan poslanec Jan Skopeček.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A teď budu tedy konzistentní a držím rétoriku Zbyňka Stanjury a řady z vás, jak jsme si dnes říkali, že tu máme vlastně čtyři kluby nebo čtyři subjekty, chceteli, čtyři politické subjekty. To si prosím zapamatujme, tato čísla, s jakými nově nastupující koalice pracuje a počítá, jak je úsporná a efektivní. Ad 1. Teď se budu ptát na ta jména, a opravdu tomu nerozumím a budu prosit je to politické stanovisko o vysvětlení. Dívám se na nominace koalice SPOLU a rozumím jim.

A teď bych se tedy rád zeptal, a já tomu fakt nerozumím, na zatím existující koalici Piráti a Starostové.

Nevíme, jestli nakonec v té partě, v té dvojkoalici budou, anebo jestli z ní vystoupí. Hlasují o tom, jak jsou moderní, digitální na nějakém celostátním fóru další týden. A já bych se rád teď zeptal vás dvou, dámy, na váš postoj nebo na nějaké plánované kroky.